Abychom tedy našli řešení, které bude schůdné.

Pokud se tady rozproudila díky tomuto návrhu zákona diskuse ohledně mateřských škol, tak si myslím, že bychom se měli bavit i o tom, že v rámci OECD do předškolního vzdělávání v České republice plyne jedna z nejnižších podpor. Když to srovnáme s ostatními zeměmi, tak za námi už je snad jenom Turecko, a jsme úplně na chvostu.

To by mi přišlo velmi nešťastné už jenom z toho důvodu, že je tady celá řada rodin, které to potřebují anebo chtějí využít. Děkuji vám za pozornost.

Čili zařízení, jako je mateřská škola, prostě pro dvouleté děti není vhodné. Budu ráda, když skutečně novela, kterou chystá vláda, bude k tomuto přihlížet a ke vší spokojenosti se ukončí zdárně. Děkuji za pozornost. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Antonín Staněk, potom řádně přihlášená paní poslankyně Valachová. Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Milé kolegyně a kolegové, tak nevím. Všechny naše politické strany odleva doprava, od středu nahoru mají ve svém volebním programu podporu školství. Když se díváme do poslaneckých lavic, tak se mi to zrovna tak nejeví. Projednáváme novelu školského zákona, která se dotýká předškolního vzdělávání. Těch nejmenších, o kterých tady všichni víme, jak nezbytně potřebují mateřskou péči, péči maminek, tatínků a všech a sál zeje prázdnotou. Děkuji těm, kteří tady jsou. Nicméně ten, kdo mi tu chybí nejvíce a který opustil tuto sněmovnu, možná je někde v kuloárech, nevím, je ministr školství. Věřím, kolegové z ODS, že stejně jako v minulosti, kdy jste byli přesvědčeni, že klíčovému zákonu má být přítomen příslušný resortní ministr, i dnes podpoříte můj návrh, abychom přerušili projednávání tohoto bodu do přítomnosti pana ministra školství. Myslím si, že číst si to ze stenoprotokolu je sice hezké, to mu přečtou jeho kolegové, proškrtají mu to, vyškrtají mu to, ale myslím si, že by měl být důstojně přítomen projednávání tak závažné věci. Děkuji. Jenom podotýkám, že pan ministr školství je přítomen ve sněmovně, neomlouvá se. Naopak. Než dám hlasovat, tak je tady.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji.

Budeme pokračovat vystoupením paní poslankyně Valachové.